Není tomu tak. Žádný návrh, který by byl k hlasování, nepadl, můžeme tedy ukončit i tuto interpelaci. To byla poslední dnešní odpověď na písemnou interpelaci, se kterou poslanci nevyslovili souhlas.